Takže je to samozřejmě firma, která je transparentní.

Proč s touhle firmou. A on na to neodpověděl.

A oni potom budou diktovat, kolik bude stát elektřina.